Děkuji za slovo.

Po úvodním slově viceguvernéra České národní banky Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Děkuji, pane zpravodaji. Do podrobné rozpravy se nikdo další nehlásí, takže ji končím. Není zájem. V tom případě můžeme hlasovat. Budeme hlasovat usnesení, které zde přednesl pan zpravodaj, to znamená opět Sněmovna bere na vědomí příslušnou zprávu.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Končím i tento bod a děkuji panu guvernérovi za návštěvu v Poslanecké sněmovně.